Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já se přiznám, když jsem čekal, až na mě přijde řada v diskusi, tak jsem si ve své košaté fantazii přehrával ty všechny mechanismy, kterými pan poslanec Okamura chce nastartovat porodnost.

Nebude to tedy v něčem jiném?

To za prvé. Přestože velmi pochybuji o dopadu tohoto instrumentu na porodnost, nebo v podstatě jsem si jist, že tento instrument nijak porodnost neovlivní, tak proč by se tak společnost na tom nemohla domluvit, kdyby na to měla zdroje, kdybychom měli přebytkový státní rozpočet, tak z toho přebytku je možné nějakým způsobem odměnit nebo poděkovat rodičům, kteří přivedli na svět nového občana. Rodiče dostanou tu dávku, kterou si vláda půjčuje od toho dítěte, které se narodí. Vláda nedělá nic jiného, než že přesouvá peníze mezi generacemi a tváří se, že to dává ze svého. Jak ta rodina dopadne, je zřejmé. Nula od nuly pojde. Rodič to dostane, dítě to musí zaplatit. Vláda tedy nedělá nic jiného, než že onu rodinu zatíží zbytečnými úroky, a říká tomu rodinná politika. Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Okamura, další pan poslanec Opálka. Tak já bych jenom zareagoval. A my se to snažíme napravit. Druhá věc je ta, že souhlasím s panem Kalouskem, ale to jsem myslel, že je tady jasné, že to, že tady navrhujeme zvýšení porodného, resp. od třetího dítěte víc, je jenom dílčí nástroj. Tak nám jste zatím naše všechny návrhy zákonů zamítli, tak už jsem pochopil, že když jste nám zamítli i osobní hmotnou trestní odpovědnost vrcholných politiků v dubnu, protože ji nechcete, aby se asi mohlo krást dál, tak jsem pochopil, že naše návrhy zákona nemá smysl tady nějakým způsobem že nemají naději.

To je přece úplně jasné.

A jinak závěrem dodávám a není to ideální, samozřejmě, my chceme komplexní řešení, pojďme na něm pracovat, ale vláda žádné nepředložila. Jenom nakonec dodávám, že já sám jsem ze tří dětí a jsem ten prostřední. Nejsem jedináček a je to skvělé, když máte dva výborné sourozence, a je to skvělé, když je hodně dětí doma. Moje maminka je ze šesti dětí a můj tatínek také. Je to skvělé a jenom to doporučuji, ale měli bychom to nějakým způsobem podpořit. A musí to začít samozřejmě tím.

Děkuji. Eviduji čtyři faktické poznámky. První pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Beznoska, pan poslanec Schwarz, paní poslankyně Bohdalová a další. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, myslím si, že politik by neměl jenom sledovat vývoj, ale měl by se ho snažit i ovlivňovat. Je pravdou, že jde o civilizační proces a celá euroatlantická civilizace vymírá. Kupodivu tento proces je i v katolických zemích jako Španělsko, Itálie, Polsko, ale není například ve Francii. Myslím si, že bychom se v té prorodinné politice měli orientovat, protože počítat jenom peníze, když ten základ reprodukce národa je v dětech, je trošičku ubohé. Já souhlasím s tím, že bychom měli přistupovat ke komplexním řešením. Jsem dokonce pro to, aby na druhé dítě byla podpora větší než na první, protože jenom u jednoho ten proces vymírání se zpomaluje, ale neřeší, ale vyzývám vládu, aby opravdu nad tímto problémem hloubala interdisciplinárně napříč všemi ministerstvy a poučila se v Evropě, například v té Francii, ale také ve Švédsku, jaké metody je možno třeba použít kromě imigrace. Děkuji vám, pane poslanče. Opět vás poprosím, kolegyně a kolegové, abyste snížili hladinu hluku v sále. Děkuji vám za respektování. Nyní pan poslanec Beznoska. Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, já velmi krátce za Občanskou demokratickou stranu. Občanská demokratická strana tento vládní návrh zákona podpoří.

Dopady na státní rozpočet jsou víceméně marginální, je to hodnota do půl miliardy korun, a podpoří to rodinnou politiku, protože Občanská demokratická strana podporu rodinné politiky, zejména mladých lidí, ve svém programu má. Takže z naší strany podpora. Děkuji vám, pane poslanče. Další faktické poznámky má nahlášen pan poslanec Schwarz, paní poslankyně Bohdalová a pan poslanec Mihola. Takže pan poslanec Schwarz stahuje svoji faktickou poznámku a já poprosím paní poslankyni Bohdalovou. Máte slovo, paní poslankyně.

Děkuji vám. Poprosím pana poslance Miholu o jeho faktickou poznámku. Děkuji za slovo. Proto vítáme, že se vláda velmi široce zabývá prorodinnou a propopulační politikou. Současně navrhovanou změnu zákona chápeme jako nástroj, který nízkopříjmovým rodinám umožní lépe zvládnout nákladový náraz. Proto ji podpoříme. Neočekáváme ovšem, že by porodné, jakkoli je zasloužené a to zdůrazňuji, jakkoli je zasloužené , bylo hlavní hybnou pákou, která zlepší natalitu a přispěje k řešení demografické situace České republiky. Tady souhlasím s kolegou Kalouskem. My jsme tu otázku diskutovali třeba ve Spolkové republice Německo. Jako skutečnou pomoc rodinám s více dětmi vnímáme především daňové slevy, které byly dnes dopoledne schváleny.